Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme tedy obdrželi jako sněmovní tisk 696/7. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi senátora Lumíra Kantora a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Pane ministře, prosím, projednáváme váš návrh zákona.

Máte slovo.

Navržené řešení reaguje na situaci, kdy unijní úprava pro oblast diagnostických zdravotnických prostředků in vitro nabude účinnosti až rok po úpravě, která je obsažena v obecném nařízení o zdravotnických prostředcích

Děkuji.